Pokud jde o vstřícnost odborářů já samozřejmě chápu, chápou to i naši voliči, že je dobře, že se některé dílčí kroky učinily, protože byly ve volebních programech nejen sociální demokracie, která se dohodla se svými koaličními partnery, ale i v našem. Minimální mzda, valorizace důchodů, valorizace existenčního minima, životního minima, zvýšení platů a vytvoření většího prostoru pro razantnější kolektivní vyjednávání, aby mzdy i v soukromém sektoru mohly více růst, protože to má samozřejmě nejenom sociální efekt, ale povzbuzuje to koupěschopnou poptávku, což je také faktor růstu. Takže tomu rozumím. Ale je otázka, jestli skutečně to bude tak, jak je naplánováno a namalováno. Podívejme se střízlivým zrakem, bez nějakých předepsaných ideologických rolí, na čísla, která v tom rozpočtu jsou. Dovídáme se, že na příjmové straně vždycky ta opatření, pokud jde o restrukturalizaci a změnu rozpočtové politiky, jsou na příjmové a výdajové straně.

Zásadnější zásah do daňových titulů tato vláda neučinila během letošního roku. Uvidíme, jestli nám přichystá nějaké překvapení na rok 2016, ale pravdou je, že výsledkem tohoto je pokles daňové kvóty, tedy podíl daňových příjmů na HDP. To je reálné číslo a dorovnává objem příjmů například opatření typu zapojení privatizačních výnosů. Nejvíc tady byla diskutována strana výdajů. Pan emeritní ministr financí Kalousek tady hovořil o tom, jak se plýtvá výdaji, ale když se podívám na ta čísla, tak tomu plýtvání nerozumím. Samozřejmě pokud počítáme, že ekonomika roste, tak je k dispozici určitý objem prostředků a je možné rozumným způsobem navýšit výdaje. Když se podíváte na základní tabulku na počátku důvodové zprávy, tak se dozvíte, že celkový objem výdajů roste o půl procenta. O půl procenta oproti plánu 2014. Někdo může namítnout, že plán je plán a realita roku 2014 bude jiná. Ale mění se především, pokud jde o příjmovou stránku, protože ekonomika šlape, daně se vybírají lépe, ve větším množství, takže bude menší deficit, ale naplánované výdaje z velké části splněny budou.

Když jsem nad tím přemýšlel, jestli je to hodně, nebo málo, tak jsem udělal jednu jednoduchou operaci, která může být srozumitelná prakticky každému. Vzal jsem objem HDP, tedy ekonomický výkon v běžných cenách, a vydělil jsem ho objemem výdajů, rozpočtových výdajů.

Takže drama se nekoná.

Pokud tady byla taková poněkud zamlžená debata o tom, jestli se více, či méně investuje opět můžeme nad tím bádat jakkoliv, ale asi relevantní informace pro vás pro všechny, jestli jste si už otevřeli ten balíček zhruba tisíci stran, což je tedy ten hlavní balíček státního rozpočtu, tak tam naleznete tuto stránku . Jednoduchá stránka, která hodnotí vývoj kapitálových výdajů státního rozpočtu. Co se tam dovíme?

To k debatě, jestli se více, či méně investuje. Dramaticky méně ne. Investiční prostředky jsou orientovány razantně na kofinancování evropských projektů, protože nečerpání evropských peněz v řádu desítek miliard by samozřejmě mělo protirůstový charakter. Ale pokud jde o běžné investiční nákupy vlády, kapitálové výdaje vlády ty další, tak samozřejmě tady těch peněz na investice je méně. To je jednoduchá matematika a myslím si, že platí.

Ale celkově prorůstový není. Nejedná se o žádný fiskální impuls, tedy nepouští více peněz na spotřebu či na investice do ekonomiky, a tudíž nepomáhá tomu, s čím se my vlastně dosud spíše vezeme, a to je ten cyklus ekonomického oživení, který z velké části je podmíněn exogenními, tedy vnějšími faktory. Chápu, že pokud bychom tady zpochybňovali vládní prognózu, o kterou se opírá státní rozpočet, která byla vytvořená známým konsensuálním způsobem v červenci nebo v červnu letošního roku, tak že změnit tuto prognózu by byla asi marná objednávka.

A jestliže se ta rizika ukážou jako velmi pravděpodobná, že dojdou k naplnění, tak logicky o to vážnější je argument nedostatečnosti prorůstových opatření skrytých v návrhu státního rozpočtu. Ta rizika jsou relevantní.

Signalizuje americký akciový trh, že vychládá, protože se obává, že vývoj ve světové ekonomice bude jiný, než jsme si třeba mysleli ještě v letních měsících.

Chápu, že koaliční svornost musí hlídat koaliční kompromis. Ale nedivte se nám, že tento koaliční kompromis hodnotíme jako polovičatý, nikoliv zásadní, a kompromis, který neřeší problémy, které se na nás valí.

Děkuji za vaši pozornost. Věřím, že věcná debata bude pokračovat.

Děkuji ještě jednou. A bude za chvilku oběd, tak i dobré pochutnání.